Stanovisko, které k tomu zaujímám, to negativní, vyplývá i z hodnocení, tak jak jsem to vydiskutoval s Ministerstvem obrany, kdy v podstatě tento návrh říká, že jeho cílem je vlastně udělat z výsluhového příspěvku důchod.

Na obecný důchodový systém navazuje zabezpečení vojáků zvláštním systémem výsluhových náležitostí podle zákona o vojácích z povolání tak, aby po vzniku nároku na důchod nedošlo k zásadnímu snížení životní úrovně vojáka. Z tohoto důvodu tento návrh pod bodem D1 doporučuji nepodpořit. Tam se říká, že pod § 137 by mělo být: Výsluhový příspěvek se zvyšuje stejným způsobem a ve stejných termínech jako procentní výměra důchodu z důchodového pojištění podle zvláštních předpisů o zvyšování důchodů. Cílem návrhu, tak jak je předložen, je valorizace výsluhového příspěvku v plném rozsahu jako důchod.

Výše výsluhového příspěvku se stanoví zcela jinak než důchody ze služebních platů vojáka poskytovaných za předchozích pět kalendářních roků přede dnem skončení služebního poměru a redukci nepodléhají. To je důvod, proč ani tento návrh pod bodem D2 nedoporučuji schválit. K poslednímu pozměňovacímu návrhu pod bodem D3.

Nároky na jednotlivá plnění, která z nich vyplývají, se však promlčují ve lhůtách stanovených v § 161.

Kolize těchto dvou ustanovení je již vyřešena pozměňovacím návrhem, který je uveden pod bodem A14. Návrh tedy nelze podpořit. Pokud jde o pozměňovací návrhy A až C, tam nemám problém a doporučuji tyto pozměňovací návrhy schválit a doporučuji schválit zákon jako celek. To zdůvodnění tady přednesl pan ministr. Možná že se ještě někdo do diskuze přihlásí. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Kdo dále se hlásí do rozpravy? Paní poslankyně Černochová. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já jsem na výboru pro obranu kladla celou řadu dotazů, na které jsem bohužel nedostala odpověď. Žádala jsem jak pana ministra, tak pana státního tajemníka, abych se dozvěděla, a všichni kolegové se mnou, jaké rozpočtové náklady tato změna proti které nic nenamítám, protože ano, pokud se máme snažit o to, abychom stabilizovali bezpečnostní sbory, měli bychom dorovnávat finanční prostředky i u sborů ozbrojených.

Kde se diskutovala otázka těch přesčasů, těch 150 hodin, ve vazbě na následnou kompenzaci. Nic proti té kompenzaci, ale chtěla bych se zeptat, co bude dělat... Tak já prosím hlouček vlevo... Já prosím o deset minut přestávku na jednání klubu ODS!

Děkuji vám.

A pokud tady padají závažné dotazy a komentáře, tak je škoda, že je neposloucháte.

A já prosím sněmovnu o klid. A pokud nebudu úspěšný, budu jednotlivé hlučící poslance jmenovat a jejich jména zůstanou na věky ve stenozáznamech. Děkuji, pane předsedo. Takže já zopakuji ty otázky, které jsem měla na výboru, na které mi byla slibována odpověď buďto od pana ministra, nebo od pana státního tajemníka a které jsem nedostala. Týkaly se tedy těch přesčasových hodin.